Takže to jsem chtěl doplnit mezinárodní kontext toho, co my tady vlastně řešíme. Děkuji. Je to zatím poslední faktická poznámka. Tak abychom to, kolegyně a kolegové, už ukončili, protože koneckonců máme tady další důležité materiály, které máme, pardon, zákony, žádnou potravu, nicméně zabývat se tím výbory také budou a je to pro ně v přeneseném slova smyslu například i potrava. Ale s tím selektivním vnímáním historie, pane kolego Munzare a ostatní prostřednictvím pana předsedajícího, si přinejmenším nemáme co vyčítat.

A vy ostatní musíte také potvrdit, pokud jste tam byli v těch diskusích, že ten vděk za pomoc Československa dodnes převládá.

Děkuji.

Chápu postoj váš, ale pevně věřím, že poslanci hnutí ANO spíš podpoří Izrael jakožto demokratickou zemi a našeho partnera. Takže já vás o to, poslanci hnutí ANO, žádám, abyste podpořili návrh na zamítnutí. Děkuji. Další faktická poznámka pan předseda Stanjura, poté se připraví pan poslanec Žáček. Prosím, máte slovo. Já už položím jen několik otázek.

To je všechno pravda.

Velmi to podporuji a není to vůbec běžné. Žádný další příklad mě nenapadá, ale možná jsem na někoho zapomněl, ale jsou to pouze tři tyto případy, které já si pamatuji, od roku 2010. Proto jsme opakovaně chtěli, aby nám na mikrofon řekl svůj názor premiér v demisi, ministr zahraničí v demisi, ministryně obrany v demisi, protože neutrální stanovisko je alibismus. Toto je čistě politické rozhodnutí, návrh zákona je velmi jednoduchý. K tomu nepotřebujete legislativní radu, vládu, dlouhé porady s právníky. Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Žáček, poté pan předseda Kováčik. Děkuji za slovo.